Milé kolegyně, milí kolegové, jste před návrhem, kdy ani jedno ani druhé řešení není dobře.

Já bych se chtěl přihlásit k tomu, že pokud ten senátní návrh, který v tuto chvíli není analyzován, prostě škrtá motivační složku, nezavádí nic, co by to jakýmkoli způsobem nahradilo, a nevíme o tom, jak to dopadne na konkrétní obce, tak pokud takový návrh tady projde, tak já se hlásím k tomu, že budu jeden z těch, kdo během příštího roku určitě bude iniciovat nový pozměňovací návrh nebo novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která by měla být jasná, zanalyzovaná a která nepřinese do rozpočtu obcí a měst chaos. Děkuji za pozornost. Já děkuji a prosím k mikrofonu dalšího řádně přihlášeného pana poslance Vilímce, připraví se pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, návrh o rozpočtovém určení daní, tak jak byl předložen vládou, v zásadě vycházel pouze ze zvýšení daňových výnosů pro kraje. Tak to bylo celou dobu prezentováno, a protože mnozí poslanci vyslyšeli legitimní požadavky obcí, aby také v souvislosti s kraji byla řešena i otázka zvýšení podílu obcí na výběru daně z přidané hodnoty, tak se zde objevily některé návrhy.

Víme dobře, že ten návrh nakonec nebyl přijat, nebyl přijat ani ten dílčí návrh, který předkládala paní poslankyně Kovářová, resp. výbor pro veřejnou správu.

Na základě této podle mě nesmyslné domněnky vyjednal s panem ministrem financí, nebo s Ministerstvem financí, pozměňovací návrh, který byl předložen a který já považuji za past pro obce, byť s tím Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí.

Ta struktura rozpočtového určení daní vznikla v roce 2000, zákon je z roku 2000.

Jednání, já mám zápis z toho jednání, nebylo vedeno tím, že se má ta motivační složka zrušit bez nějaké náhrady.

Nestalo se tak a byla svolána po odkladu až předminulé pondělí. Na tom jednání jsem nebyl, protože jsem se toho účastnit nemohl.